Nesouhlasné stanovisko výboru. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Stanovisko ministerstva?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Nesouhlasné stanovisko výboru. Děkuji.

Návrh byl zamítnut. A je to zrušení přestupku porušení informační povinnosti.

Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 53. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 54 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. A je to snížení pokuty za přestupky. Rozpočtový výbor nesouhlasí. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Nesouhlasné stanovisko rozpočtového výboru. Prosím stanovisko ministerstva. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko ministerstva? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?